Dále hlasování Foldyna E2.

Poté přicházíme k písmenu H, což je skupina pozměňovacích návrhů pana poslance Birkeho. Poté navrhujeme hlasovat návrh zákona jako celek. Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Odhlásím vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za vyslovení souhlasu s procedurou. Nyní tedy prosím hlasování o sérii pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru, které budou označeny pod písmenem A v souladu s procedurou.

Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování o návrzích A1, A3 a A4. Kdo je proti? Je to hlasování 188. Návrh byl přijat. Nyní prosím hlasování o pozměňovacích návrzích A2 a A13. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Tím je nehlasovatelná legislativně technická úprava F7.2, která byla právě zde obsažena. Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A5 varianta 1. Kdo je proti? Je to hlasování 190. Tím už je nehlasovatelná varianta 2, s kterou jsme se tímto vypořádali. Takže děkuji. A nyní prosím hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písmenem A6 až A9. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

I tento návrh byl přijat. A je to A10 až A12 jedním hlasováním. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích A10 až A12. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Pod písmenem B jsou dva návrhy pana místopředsedy Sněmovny Bartošky. Týkají se upřesnění vůle vlastníka dráhy, zda požádá o zařazení regionálních drah do nových kategorií. Prosím nejdřív písmeno B1. Takže je to kolegy Bartoška! Stanovisko pana ministra prosím? Stanovisko garančního výboru?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Je to druhý pozměňovací návrh pana poslance Bartoška. Stanovisko garančního výboru. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B2. Kdo je proti? Je to hlasování 194. Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu C4.